Prosím, aby předložený návrh uvedl jako zástupce navrhovatelů pan poslanec Pavel Kováčik. Zároveň požádám kolegu pana poslance Vlastimila Vozku, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Pane poslanče, máte slovo. Pane předsedající, paní a pánové, přeji hezký dobrý večer. Věřím, že jde o poslední bod dnešního večera. Budu se snažit být velmi stručný, abych vás nezdržoval déle, než je nutné. Musím říci, že Poslanecká sněmovna zde přednedávnem schválila novelu zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, dále mluvíme jen o novele energetického zákona, a tuto novelu schválil též Senát a podepsal ji prezident České republiky.

Vlivem použité formulace návětí u pozměňovacích návrhů a teď prosím pozor došlo ke schválení znění § 4 odst. 12 a § 6 odst. 8 uvedeného zákona, které obsahuje pouze pozměňovací návrh, ale neobsahuje původní vládní návrh uvedený v ustanovení. Záměrem pozměňovacího návrhu bylo vládní návrh pouze doplnit, nikoliv znění navržené vládou vypustit. Věcný obsah novelizovaného ustanovení schválený Poslaneckou sněmovnou i Senátem v důsledku toho neodpovídá původnímu záměru obsaženém ve vládním návrhu předmětného zákona, tedy v tisku 351. Konkrétně v § 4 odst. 12 nebyla provedena změna termínu z bioplynu termínem z obnovitelných zdrojů. Ve vládním návrhu bylo navrženo schválit nový § 6 odst. 8. Navrhované znění tohoto odstavce novela neobsahuje. Důsledkem je potom vznik stavu, kdy novela doplňuje odstavec, který neexistuje. Navrženým zákonem se uvádí text uvedených ustanovení do souladu s původním záměrem vlády, tedy s původním zněním vládního návrhu i poslanců, tedy tak, jak zde v Poslanecké sněmovně byl ten návrh odhlasován. Současně se touto novelou odstraňuje nebezpečí možných rozsáhlých finančních škod, které by vznikly v těchto věcech některým výrobcům elektrické energie a tepla při zemědělské výrobě.